A co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Vyzuly, tak k tomu bych řekl několik základních vět.

U těchto patentově chráněných léků tady byl monopol firem, které s tím přišly a mohly nastavit cenovou hladinu poměrně vysoko.

Já tady chci říci, že pokud to neuděláme, tak tady skutečně hazardujeme s tím, že nebudeme schopni zajistit pacientům dostatek těchto léčivých přípravků, protože prostě český systém zdravotního pojištění finančně neutáhne, aby se každý rok navyšoval objem finančních prostředků o 2 mld. korun, což je ten problém. Já musím říci, že ten pozměňovací návrh vznikl vlastně i v rámci toho, co jsme diskutovali ve zdravotním výboru, abychom řešili finanční udržitelnost biologické léčby pro české pacienty, a ten návrh vznikl na základě pracovní skupiny, kde seděli zástupci SÚKLu, kde seděli zástupci Všeobecné zdravotní pojišťovny, kteří tento návrh plně podporují. Takže já tady zcela zodpovědně říkám, že tento návrh má za cíl zajistit finančně udržitelnou léčbu pacientů s těmi nejzávažnějšími onemocněními. Když to neuděláme, tak budeme mít problém. Děkuji za podporu a věřím, že budeme hlasovat podle zájmů českých pacientů. Děkuji panu ministrovi. Ptám se na závěrečná slova zpravodajů, pana poslance Vyzuly, případně pana poslance Zahradníka. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím nyní pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k tomu své stanovisko. Děkuji, pane předsedající.

Pokud se týká hlasovací procedury, tak za prvé byly legislativně technické úpravy, ale ty nebyly žádné vzneseny, takže tento bod nám padá a můžeme se věnovat přímo jednotlivým návrhům. Za prvé bychom měli hlasovat společně o návrzích A1 až A7, A12, A14 až A19 a A21. To jsou návrhy, které prošly a byly schváleny usnesením zdravotního výboru. Další hlasování by se týkalo návrhu A20 samostatně. Rovněž to prošlo usnesením zdravotního výboru.

Dále bychom měli hlasovat o návrhu D3, ale bylo by to nehlasovatelné, pokud bude přijat některý z návrhů B4 nebo C.

Dále bychom měli hlasovat o návrhu A13, ale byl by nehlasovatelný, pokud bude přijat F1. A13 je opět usnesení zdravotního výboru.

Dále bychom měli hlasovat o návrhu A8 společně s A9, ale bylo by to nehlasovatelné, pokud bude přijat návrh B4.

Dále bychom měli hlasovat o J3, ale bylo by to nehlasovatelné, pokud bude přijato cokoli kromě A20, K1 a J5 až J8. To by bylo jednotlivé hlasování. Pak bychom měli hlasovat o návrhu jako celku. Možná vás zaráží, že některé návrhy nejsou v hlasovací proceduře.

I jsou nehlasovatelné, protože jsou totožné s dříve načteným návrhem poslankyně Pastuchové pod písmenem C.

Děkuji panu zpravodaji. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Jelikož, jak jsem tady uvedla, je můj pozměňovací návrh komplexní a řeší komplexně problém reexportů, tak bych poprosila, aby se hlasoval jako třetí, to znamená za hlasováním o A20, ještě před H, protože je jasné, že pokud by byly přijaty tamty návrhy, tak vlastně by byl ten můj nehlasovatelný.

Děkuji. To je pozměňovací návrh k proceduře paní poslankyně Soni Markové, která chce, aby po bodu A20 bylo hlasováno o jejím komplexním pozměňovacím návrhu. Je to tak? Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat nejprve o pozměňovacím návrhu k proceduře paní poslankyně Markové, která chce, aby její pozměňovací návrh byl hlasován po bodu A20. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh procedury byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.